Něco málo tedy ze stanoviska výrobců obnovitelného lihu v České republice. Úvodem si je třeba uvědomit, co je hlavním účelem výroby obnovitelných zdrojů energie a proč jsou pro dosažení cílů jak environmentálních, ekologických, tak i ekonomických, stanovených a schválených statutárními orgány Evropské unie pro následující období. Primárními cíli pro výrobu biopaliv, nikoliv jejich vlastní podpory, jak uvádí důvodová zpráva, jsou snižování emisí skleníkových plynů při přepravě a dopravě a snižování závislosti na dovážených fosilních zdrojích energie, a tím i posilování energetické soběstačnosti ne České republiky, nýbrž bezpečnosti v Evropské unii. S názorem předkladatelů, kdy jedním z cílů má být snížení nadprodukce potravin, nelze souhlasit, neboť je v rozporu se stávající realitou v zemědělské prvovýrobě. Pokud jde o argument zvýšení zaměstnanosti při výrobě biopaliv, pak jde primárně o možnost zařazení plodin do osevního postupu při zachování pravidel biodiverzifikace pro zachování rozměru pěstování u jednotlivých zemědělských prvovýrobců. Pravdou je, že biopaliva první generace jsou nejrozšířenějším, ekonomicky dostupným druhem biopaliv jak v České republice, tak také v Evropské unii. Názor předkladatelů, že u biopaliv první generace existuje konkurenční užití půdy pro výrobu potravin či krmiv, není třeba komentovat, neboť je velice zavádějící. Fenomén zvaný konkurence je základem hospodářské soutěže a je, nebo by měl být, přítomen při jakékoliv výrobě jakékoliv komodity.

Mohli bychom zde uvádět další studie, které naopak zpochybňují závěry některých studií, což však není asi cílem.

I přes snahy určitých podnikatelských skupin úplně zrušit výrobu biopaliv první generace, na kteréžto Komise reagovala snahou omezit objem výroby na pět procent, tento limit nebyl s ohledem na reálná fakta zaveden a strop pro využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě byl ponechán na úrovni sedmi procent.

Pro výrobu jednoho litru biopaliva je třeba dle předkladatelů návrhu dva a půl tisíce litrů vody.

Pokud jde o problém sucha, pak je to problém všech zemědělských komodit a nikoliv jen potravinářských surovin pro biomasu, pro potřeby výroby biopaliv.

Zejména tvrzení dalších studií o tom, že množství suroviny potřebné k výrobě takového množství pohonné hmoty, které by naplnilo jednu nádrž automobilu, představuje objem potravy pro jednoho člověka na celý rok, přičemž za studii je zde vydáván názor agrárního analytika pana Havla v rámci blogů na serveru aktualne.cz. Tady je jedna důležitá záležitost ještě třeba zmínit. Závěrem bychom rádi poukázali na nejnovější vývoj názorů orgánů Evropské unie na problematiku trvale udržitelné výroby biopaliv v rámci EU, kdy ve čtvrtek 13. 6. 2019 se dohodli vyjednavači Komise Evropského parlamentu a Rady Evropské unie na kompromisu, který zahrnuje dosažení třináctiprocentního cíle v dopravě do roku 2030 a zastropování biopaliv v první generaci na úroveň v členských státech EU k roku 2020, maximálně však sedm procent. Obsahuje i zmrazení použití biopaliv s vysokým faktorem, jako je palmový olej, na stávající úrovni s tím, že budou k roku 2030 vypuštěna zcela.

Já už jsem se to snažil vysvětlovat na výboru pro životní prostředí, tak to ještě zkusím na plénu Sněmovny. To znamená, že on to pěstuje tak, že to může skončit jak pro výrobu potravin, tak samozřejmě na výrobu jako energetické plodiny.

Také děkuji. Připraví se pan poslanec Zahradník. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, na základě probíhající rozpravy, která má především hlavně z hlediska negativních vlivů, na základě konzultace s ministrem zemědělství a na základě našich podepsaných dohod v rámci Evropské komise si dovolím navrhnout, pane předsedající, zamítnout tento tisk hned v prvním čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.